A to je normální většina. Protože důvěru získává vláda v okamžiku, kdy pro je většina přítomných. Tam není nutná ani ta stojednička. A i to vypadlo z toho návrhu zákona. Já tomu nerozumím, proč. Je to legitimní krok.

Je to naprosto standardní a nerozumím tomu, proč vláda tento standardní prvek, kdy si vlastně ověřuje většinovou podporu v Poslanecké sněmovně, z toho návrhu zákona vypustila. Pak samozřejmě v rozpravě pokračující budeme mít dotazy i k těm prováděcím zákonům a doprovodným, protože člověk to nemůže podcenit, nemůže se soustředit na těch...

Stejně to platí o složené daňové kvótě.

V této chvíli děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Zbyňku Stanjurovi. Ptám se, jestli má zájem o závěrečné slovo pan ministr. Panu zpravodaji dám závěrečné slovo až po přestávce, abychom si potom řekli, jaké věci budeme řešit, protože budeme pokračovat po přestávce, kterou vyhlásím po závěrečném slově ministra financí, který jistě odpoví na otázky, které byly kladeny v rozpravě. Prosím, pane místopředsedo vlády, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, myslím si, že to, co projednáváme, je určitě zákon, který je potřebný pro nezodpovědného ministra financí, který navyšuje dluh. A to se mě netýká. Protože není pravda, pane kolego Stanjuro, že se stále navyšuje dluh. Sice jenom o 20 mld., ale absolutně jsem ho snížil.

Dělám všechno pro to.

Takže snížení důchodů, ano platí dvě. Pokud to tam bylo, tak jsem o tom nevěděl a netýká se mě to. Protože já snižuji zadlužení této země bez toho, aby mi to někdo musel říkat. Vím to sám a dělám to. Takže my děláme všechno pro to, abychom i ten strukturální deficit dostali tam, kam si přejete.

Aby věděli všichni lidi, za co stát utrácí. Takže děláme všechno najednou a děláme zásadní věci pro navýšení výběru daní. Ano, evidence tržeb, tu potřebujeme. Takže to jsou všechno věci, které chceme, abychom vybrali daně, aby každý podnikal tady stejně, za stejných podmínek. Takže proto i na příští rok předložím rozpočet s dalším snížením deficitu na úrovni 70 mld. korun, abychom se postupně perspektivně dostali do vyrovnaného rozpočtu.

A tak jak jsem předeslal, vyhlašuji polední přestávku.

První bude mít slovo po přestávce zpravodaj se závěrečným slovem zpravodaje, protože skončila rozprava a do rozpravy už nikoho nemůžu připustit. Samozřejmě ti, kteří mají přednostní právo, mohou přednést některé věci, ale bude to už po skončené rozpravě a budeme hlasovat o jednotlivých bodech.